Tady se mluvilo o dálniční policii. Ty pokuty jsou většinou dvojí, buď to chodí od státní policie, nebo to chodí z obecních úřadů, na jejichž katastru ta dálnice probíhá, kde si dávají ty radary.

Čtyři hodiny tam čekali, nebo jak dlouho.

Jsou tam ta dvě procenta.

Všichni si myslíme, že prostě ten náš názor to vyřeší a že ho protlačíme tady, pokud získáme většinu. A já bych tady ten návrh tohoto zákona, který na první pohled vypadá velmi jasně srozumitelně, zařadil do této kategorie. Na těch výborech, pokud to chcete poslat do výboru, nevyřešíme nic. Patřičné instituce, které dělají statistiky a podobné záležitosti. Můžeme si tady říkat, jak je to výborné a jak to funguje v Americe.

Ale bohužel, nic jiného jsem od nich zatím neviděl. Nedělejme si iluze, že budou měřit vzdálenosti kamionů. Dokonce dneska máte zákazy předjíždění kamionů na dálnici. Oni to naprosto ignorují, jako by ty značky vůbec neznali.

Že největším nebezpečím dneska není vyšší rychlost, ale je to nepřiměřená rychlost ať k povaze vozu, ve kterém jedeme, nebo té komunikace. Takže nedělejme si iluze, že policie vyřeší za nás ty problémy, které na těch dálnicích máme. Jen tak mimochodem, plošné zákazy vždycky špatně dopadly. Ta zkušenost lidstva je v řadě případů.

Jak to dopadlo, všichni víme.

Tento návrh zákona to vůbec neřeší. Já si myslím, že opravdu...

Takže já, dámy a pánové, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. S návrhem na zamítnutí se vyrovnáme po ukončení obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Dobré pozdní odpoledne nebo časný večer, dámy a pánové. Já jsem v Americe nikdy auto neřídil. Jenom omluva na začátek. U Jihlavy jsem si byl jistý, že tento zákon podpořím. A těsně před Prahou jsem uvažoval o zpřísněních, která bych navrhl jako pozměňovák. Mezitím jsem se uklidnil.

Vpravo to bylo moc pomalé, vlevo to bylo moc rychlé. Jsem špatný řidič, jsem si toho vědom. Tak abych se vrátil k tomu, s čím jsem chtěl původně vystoupit. Já si myslím, že je potřeba prostřednictvím pana předsedajícího podpořit to, co řekl můj předřečník. Nám chybí data, nám chybí informace. Já jsem si dělal analýzu spolu se studenty.

Druhá věc, která mi chybí. Jaká je struktura dopravních přestupků na dálnici D1? Předpokládám, že dálniční policie nějakým způsobem nějaké pokuty někomu dává, tak by mě velmi zajímalo, jaké přestupky se za toho posledního půl roku nejčastěji udály.

Já bych se velmi přimlouval o intenzivní odbornou diskusi na toto téma, protože málo platné, prostě žádné rychlé řešení, kterým by se dostavily dálnice a rozšířily o jeden pruh, asi nenajdeme.

A to slovo plynulá si dovolím ještě jednou zopakovat.